11.

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, ujměte se slova. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám krátce připomněl hlavní cíle vládního návrhu novely zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů.

Tato směrnice nahrazuje dvě starší směrnice, které se věnovaly té stejné problematice.

Zaměstnavatelé poukazují na nedostatek pracovníků a žádají zvýšený přísun zahraniční pracovní síly, dochází tak k výraznému nárůstu podaných žádostí o pobytová oprávnění. Česká republika disponuje na svých úřadech omezenými kapacitami, a proto není schopna efektivně čelit tomuto nárůstu žádostí. Současně nemá Česká republika přímou možnost ovlivnit, z jaké země a v jakém počtu budou tito pracovníci přicházet. Snahou vlády je tedy usměrňovat a zejména zodpovědně řídit migraci za účelem výkonu ekonomické činnosti, a to v závislosti na očekávaném vývoji ekonomického cyklu, potřebách trhu práce a rovněž v závislosti na zemi původu cizinců.

Tento koncept je již nyní aplikován v režimu Ukrajina a v projektu Ukrajina. Druhým nástrojem vlády pak bude možnost vydávat v případě nedostatku pracovníků na trhu práce v konkrétních odvětvích mimořádná pracovní víza.

Fungování těchto dvou nových nástrojů bylo hlavním předmětem zájmu a debat na všech třech výborech, kterým byl tento návrh přikázán, ač novela obsahuje i další důležité koncepční změny, například v oblasti integrace.

Já si na tomto místě pouze dovolím shrnout, že ze strany předkladatele mohou podpořit všechny pozměňovací návrhy výboru zahraničního a hospodářského a v případě návrhů výboru pro bezpečnost je stanovisko předkladatele neutrální a v jednom případě negativní. Já také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán zahraničnímu výboru a hospodářskému výboru.

Dobrý den, dobré odpoledne.

Lhůta, dokdy jsme směrnici měli zavést do našeho právního řádu, již uplynula. Návrh také obsahuje jiné části, které nejsou takzvaně transpoziční, například řeší zavedení kvót na ekonomickou migraci dle aktuálních potřeb států a zaměstnavatelů a rovněž otázku center na podporu integrace cizinců dosud financovaných z evropských fondů. Tato centra vzhledem k zásadním změnám rozpočtu Evropské unie mají být nadále financována z českého státního rozpočtu. Financování z českého rozpočtu umožní využití těchto center i pro řešení aktuálních problémů v oblasti prevence bezpečnostních rizik.

Jde o důležitý zákon a prosím, abyste mu věnovali i nadále pozornost. Přijatá usnesení výborů, především pak výboru pro bezpečnost, text novely navrhují dále rozšířit a snaží se do textu zákona zapracovat i řešení některých varujících poznatků z praxe, kdy je díky libovůli jeho stávajícího znění zákon zneužíván proti zájmům České republiky osobami, které jsou v naší zemi nežádoucí. Návrhy směřují k navýšení pokut ve správním řízení a rozšíření počtu rozhodnutí, u kterých je vyloučen soudní přezkum, o rozhodnutí o správním vyhoštění. Podotýkám, že poznatky z praxe jsou velmi znepokojující, a proto většinový názor ve výboru pro bezpečnost byl takový, že by navržené úpravy měly být přijaty i přes nesouhlas například akademické právní sféry.

To, před čím bych naopak důrazně varoval, je jakékoliv rozvolňování cizineckého režimu. Říkám to zde vědomě z pozice zpravodaje, neboť vím, že i takové snahy tu jsou. K tomuto ještě dodávám, že usnesení výboru pro bezpečnost s pozměňovacími návrhy je sněmovním tiskem 203/7. Vím také, že jsou v systému další pozměňovací návrhy. Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji.

Prosím. Dobrý den, děkuji vám za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, jenom velmi stručně ze zahraničního výboru, který byl tedy určen dalším výborem, který se daným zákonem zabýval.

Pozměňovací návrhy vám byly všem doručeny jako sněmovní tisk 203/4. Myslím si, že jejich jednotliví navrhovatelé vám v podrobné rozpravě jejich konkrétní význam a znění okomentují. Já také děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení zástupci vlády, vážené kolegyně, kolegové, hospodářský výbor k tomuto návrhu zákona přijal dva pozměňovací návrhy. První umožňuje krajské pobočce úřadu práce zkrátit lhůtu takzvaného testu trhu práce ze 30 až na 10 dnů.